My tím, co bychom schválili případně, pouze dáme možnost obcím si to na svém místě, na svém prostoru regulovat samy a tím už my tady do toho jako Poslanecká sněmovna nebudeme vůbec mluvit.